Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové. Rozpočtový výbor na této zprávě zaujalo zejména to, že bankovní sektor byl stabilní, ziskový, likvidní a dobře kapitálově vybavený a že sektor družstevních záložen dosáhl zisku a hospodaření sektoru jako celku se zlepšilo, což je výsledkem dohledu České národní banky.

Děkuji za pozornost. A já děkuji, že pan zpravodaj seznámil Poslaneckou sněmovnu. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil pan guvernér. Prosím, pane guvernére, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o Zprávu o výkonu dohledu za rok 2015, čili opět se budu snažit v rámci svých vyjádření věci aktualizovat. Zpráva je standardní, popisuje nejen výkon dohledu nad finančním trhem, ale rovněž stav a vývoj regulace tohoto trhu. Obsahuje vyhodnocení informací také o podáních veřejnosti, které dostává Česká národní banka. Popisuje také naše zapojení do činnosti evropských orgánů dohledu a vývoj podrobně v jednotlivých sektorech našeho finančního trhu v roce 2015. Nebyla udělena žádná nová bankovní licence, v tomto roce 2015 na trh v průběhu roku vstoupily dvě pobočky zahraničních bank a naopak jedna pobočka zahraniční banky činnost ukončila. Byl zde, tak jako již v posledních letech tradičně, poměrně živý vývoj v oblasti nových zákonů upravujících podnikání na finančním trhu a fungování vůbec všech osob podléhajících regulaci dohledu. Připravili jsme proto řadu vyhlášek a vůbec sekundárních legislativních norem. Možná bych se zmínil o tom, že jsme se samozřejmě zapojili do přípravy zákona o ozdravných postupech a řešení krizí nebo novely zákona o bankách. Další legislativní normy, dovolte, přeskočím. Pokud jde o samotný výkon dohledu nad úvěrovými institucemi, které jsou klíčovou částí našeho finančního sektoru, věnovali jsme se především oblasti kvality a dostatečnému zajištění úvěrových portfolií, zajištění dostatečné výše kapitálu ke krytí případných ztrát, samozřejmě likviditě a celkovému hospodaření bank. Výsledky zátěžového testování bank potvrdily dobrou odolnost tuzemského bankovního sektoru.

Nastalo jisté zlepšení u sektoru družstevních záložen. Zde byla pozornost zaměřena zejména na kvalitu úvěrového portfolia a adekvátní tvorbu opravných položek.

Provedli jsme 20 kontrol na místě v úvěrových institucích, 22 u poskytovatelů investičních služeb, 35 kontrol na místě u pojišťovacích zprostředkovatelů, v pojišťovnách pak 5 kontrol na místě. Jinak samozřejmě kontinuálně probíhá tzv. dohled na dálku, který funguje na základě reportingu jednotlivých dohlížených institucí. Pokud jde o sankční oblast, především to byla správní řízení.

Celkově bylo pravomocně v roce 2015 ukončeno celkem 282 sankčních správních řízení. Zabývali jsme se také oblastí ochrany spotřebitele na finančním trhu. Zde se naše činnost orientuje zejména na podání veřejnosti.

V rámci mezinárodní spolupráce se zástupci ČNB zapojili do činnosti evropských orgánů dohledu nad finančním trhem, jako jsou Evropská bankovní asociace...

Jsme také aktivními členy Evropské rady pro systémová rizika. Máme intenzivní spolupráci s partnerskými národními orgány dohledu zejména prostřednictvím zapojení do tzv. kolegií orgánů dohledu mezinárodních bankovních a pojišťovacích skupin působících na českém finančním trhu. Na závěr mi tedy dovolte konstatovat, což již konstatoval pan zpravodaj, že v roce 2015 vykázaly dohlížené subjekty českého finančního trhu stabilizované a kladné hospodářské výsledky. Bankovní sektor jako celek byl stabilní, ziskový, likvidní a dobře kapitálově vybavený. Zisku, mírného zisku, dosáhl i sektor družstevních záložen. Pokud jde o obchodníky s cennými papíry, vzrostly objemy jimi spravovaných prostředků. Pokud jde o penzijní společnosti, ty dosáhly rovněž kladného hospodářského výsledku, zvýšily hodnotu aktiv v jimi spravovaných fondech. Český pojistný sektor dosáhl lepších hospodářských výsledků, a to i přes pokles celkového předepsaného pojistného. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu guvernérovi za vyčerpávající zprávu. Jestliže nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl odkázat na svou zpravodajskou zprávu a upozornit na usnesení rozpočtového výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně vzít projednávanou zprávu na vědomí. Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není nikdo takový, končím podrobnou rozpravu. Není zájem o závěrečná slova. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh usnesení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Návrh byl přijat.